Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Kolovratníka. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze.